5.

Příslušné usnesení vlády o pověření pana ministra spravedlnosti mám doložené.

A požádám hloučky ve sněmovně...

Děkuji, vážený pane místopředsedo.